Kolegice i kolege, nastavljamo s radom, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Prvi je Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem vam poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Prije svega, žao mi je što smo morali tražiti stanku, pogotovo mi je žao što smo to morali učiniti već nakon 12. amandmana, međutim mi iz Kluba zastupnika SDP-a smatramo kako je ista neophodna, kako bi upozorili na nedopustivo ponašanje članova Vlade, prije svega tu govorim o predstavnici Ministarstva gospodarstva. Također, zamolio bih druge članove Vlade koji su ovdje prisutni i koji će u nastavku ove sjednice obrazlagati predložene amandmane na proračun, da se ne ponašaju na ovaj način i da ozbiljno shvate kako ovo upozorenje, tako razloge zbog kojih ga tražimo. Poštovane kolegice i kolege, predstavnica Ministarstva gospodarstva niti na jedan, pazite sad, niti na jedan od predloženih amandmana iz svojega resora nije se očitovala o stavkama o kojima su kolegice i kolege zastupnici tražili povećanje sredstava. I to ne iz bilokojeg resora. Poštovana predstavnica Ministarstva gospodarstva nije se očitovala niti na jednu stavku za koje se tražilo povećanje sredstava u njenom resoru, niti na jednu stavku u kojoj se tražilo povećanje sredstava za gospodarstvo, za investicije, za jamstva, za konkurentnost. Predstavnica ministarstva a time i Vlada RH sakrila se iz forme da su rashodi čije se smanjenje tražilo neophodno. Poštovane kolegice i kolege, a prije svega poštovani predstavnici Vlade, vaša je dužnost očitovati se prije svega o onome što zastupnici traže. Vaša je obveza biti jasna i reći zbog čega smatrate da su sredstva koja su osigurana u proračunu RH za određene zahtjeve dostatna. Vaša je zadaća reći za gospodarstvo smo osigurali dovoljno novca. Ne damo dodatni novac za investicije. Vaša je dužnost reći ne damo dodatan novac za poduzetništvo. Vaša je dužnost reći ne damo dodatan novac kao jamstvo za malo gospodarstvo. Poštovane kolegice i kolege, nemojte se skrivati iza aviona ili SOA-e. Ako smatrate da se ne treba smanjivati novac za avione, to je vaše pravo ali očitujte se o onome što zastupnici traže. Očitujte se o svim zahtjevima koje smo podnosili, sveučilištima, očitujte se u obrazovanju, očitujte se o cestama. U protivnom mogli ste samo dovesti generala Krstičevića da dođe ovdje i kaže mi kupujemo avione i točka. Time ovo prestaje biti Parlament. Poštovane kolegice i kolege, ja vas molim u nastavku ove rasprave, a imat ćete prilike na još 135 amandmana, budite iskreni. Otvoreno recite ne damo dodatan novac. Ovo što vi zastupnici od nas tražite je nepotrebno, beskorisno, u krajnjoj liniji kažite da je to glupo ali nemojte se skrivati ovako kao što to činite do sada. Poštovane kolegice i kolege iz Vlade, kolegice i kolege iz HDZ-a, budite iskreni, samo to od vas tražimo. Idemo na drugu raspravu, Kub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Tomislav Panenić. Hvala lijepo. Evo kolega Grbin, on je zapravo i temu o kojoj ću ja pričati elaborirao u dobrome djelu. Ono što bih ja svakako upozorio da imali smo danas i amandmane na Zakon o pravima hrvatskih branitelja u kojima je ovdje stajao ministar iz iste te Vlade koji je na svaki amandman koji smo uputili i kad ga je išao odbiti, isto je dao pojašnjenje i u cijelosti nije rekao niti jednu riječ da jednostavno ne prihvaća nego je stajao ovdje i snosio odgovornost za ono što je rekao. Imali smo ministra Marića koji u ovome djelu na koje je on dao pojašnjenje isto tako rekao. I onda nakon toga dolazi državna tajnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, koja smatra da treba promijeniti tu praksu. I na kraju što dobijemo odgovor? Nit' smo dobili odgovor na ono što smo pitali, što tražimo, što smatramo da je potrebno, zašto to nije prihvatljivo kao prijedlog a na kraju dobili smo samo šturi odgovor da sredstva koja smo primijetili, prvenstveno evo i u mom prijedlogu koji je bio iznesen, da su povećana u odnosu na izvršenje prethodnih razdoblja, da je to nešto što je već definirano, da je to određeno. Nekad ja bi stvarno rekao, dajte recite oko toga želimo, ne želimo prihvatiti, oko izbora, nažalost evo moramo vas upoznati da određena stvar jednostavno nije moguća jer je riješena na ovaj ili onaj način. Međutim mi ovdje smo sada došli u situaciju da nit smo saznali zašto je odbijeno niti baš imamo uvjerljivo objašnjenje za ono što je povećano. Ja znam samo da je na razdjelu Ministarstva gospodarstva došlo do smanjenja. Do smanjenja upravo u razdjelu onoga ministarstva od kojega želimo najviše. Na kraju izvlače upravo ovo što je rečeno, možda kod nas ako govorimo evo Slavoniji, Baranji, Srijemu, iz područja iz kojeg dolazim, jednog dana kada sleti avion tamo, onda ćemo dobiti ta sredstva. Nije možda ni čudno da smo svi mi pokušali pronaći sredstva upravo u onom razdjelu u kome smatramo da je došlo do povećanja na štetu određene druge stavke ali isto tako nije ni čudno kada pošalju zastupnici, zatraže povećanje u sektoru gospodarstva, poljoprivrede ili bilokojem drugom i na ime toga traže smanjenje na razdjelu Ministarstva obrane na avionima. Jer svjesni da potreba za zaštitom prostora sigurno može biti ostvarena i u manjim iznosima, nego što je planirano, jer vidimo da opcije su brojne. Ali, one opcije koje imamo u Ministarstvu gospodarstva, koje svojim aktivnostima, može povećati i ubrzati i doprijeti razvoju, njih je malo. I mi govorimo o nekoliko milijuna, ili govorimo o nekoliko 10-taka koji kad se rasporede na naše male gospodarstvenike, onda postanu stvarno mala sredstva. I radi toga ne možemo niti prihvatiti i urgirati ćemo svaki puta na upravu ovu provokaciju, da se ne daje odgovor i da ne možemo kasnije komunicirati niti braniti naše amandmane koje dajemo, jer ne znamo niti odgovoriti. Znamo samo da nije prihvaćeno, ali ne znamo iz kojeg razloga i što će biti jednog dana ako upravo takvi iznosi dođu jednom rebalansu ili nekom novom proračunu iz istog tog ministarstva i povećaju, što će onda komentirati? Mi smatramo da je to dobro. Onda ćemo ostati na toj komunikaciji, nećemo ništa govoriti, samo ćemo reći, odbijamo i mi ćemo reći glasajmo. Ali, to sigurno nije ono što građani očekuju od ovoga Doma. Hvala lijepo. I zadnja rasprava je Klub zastupnika Živog zida i SNAG-e, poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, moram reći da sam zgrožen jučerašnjom presudom, po kojoj moram platiti Aleksandru Stankoviću, voditelju iz HRT-a 50000 kn zbog uvrede časti njegove duševne patnje itd. Naime, o čemu se radi. Ako postoji ijedna osoba na političkoj sceni, koja se sustavno vrijeđa, omalovažava i daju joj se razni epiteti, znate svi o kome se radi. Nazivaju me da sam klaun, budala, redikul, tu ima još 50 uvreda, četnik, jugoslaven, teško je sve pobrojati. Znači, dovedu psihijatra, evo pitaju psihijatra Jukića, što vi mislite o Pernaru i onda on kaže, pa ja mislim da on ima potrebu zadovoljavati svoje narcisoidne potrebe itd. O čemu se radi? U našem društvu, mi smo pristali na to da imamo slobodu govora, i ja se s tim slažem. I tko god mene, evo na Facebooku mi stižu non stop poruke, gdje me ljudi vrijeđaju, govore mi da sam govno, smeće itd. Ja nemam problema s tim, da me ljudi vrijeđaju, jer vjerujem u slobodu govora. Nikada nikog nisam tužio niti prijavio zbog toga. Iskreno vam to govorim. I pazite dalje, novinari, što oni misle? Oni misle, mi možemo blatiti bilo koga. Znači mi možemo tebi reći što god hoćemo. I ja kažem ok, pišite što hoćete. Međutim, što se dogodi? Dogodi se to, da kada vi uzvratite jednom od tih novinara, Aleksandru Stankoviću i kažete mu što mislite o njemu, o njegovom liku i dijelu, e onda isti vas tuži.

Ja smatram da je takva presuda, smiješna, žalosna, a evo i zašto. Zato jer o nama, ne govore tuđe riječi i tuđa dijela, nego naše vlastite riječi i naša vlastita dijela. Ne mogu vjerovati, da sud u Hrvatskoj vjeruje, da se čast može platiti novcem, nadoknaditi, ne znam što. I još jednu stvar. U ovoj zemlji su pale presude protiv svih vas iz HDZ-a to svi vi znate. Tražila se rupa, ono, sve je išlo ća. Pas Medo i ja smo osuđeni. Znači, jednostavno što se događa, oni koji n isu podobni vlasti, njih se može medijski cipelariti, a ako oni uzvrate, drakonska novčana kazna. Koje su to fore, kako bi se reklo? Niste fer, ne igrate fer play i to će vam se obiti o glavu. To će vam se obiti o glavu, dame i gospodo, zato jer ste licemjeri. Zato jer ti novinari koji mene vrijeđaju i napadaju, ko onaj Slobodan Prospero Novak, ne rade to sami od sebe, već im je dana direktiva. Na HRT-u sustavno manipuliraju. Rekla je kao jedino Pernar podržava presudu. Zato jer je HRT namjerno isjekao dio moje izjave iz koje se onda van konteksta vadi i nameće lažan zaključak. Pa jel to posao javne televizije? Da na takav način manipulira javnošću i da zapravo stvara mržnju. Da dame i gospodo, HRT stvara mržnju, HRT manipulira, HRT je jedno veliko zlo i ja pozivam ovom prilikom sve građane naše zemlje da odbiju plaćati HRT pretplatu, odnosno, da ju otkažu. Da kažu da nemaju prijamnik i da više ne plaćaju taj porez na budale.

Na redu su sada amandmani koji se tiču Ministarstva kulture. S nama je ovdje državni tajnik Krešo Partl. Amandman broj 13.zastupnika Damira Tomića i Domagoja Hajdukovića. Ministarstvo kulture u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi raspisuje javni poziv za financiranje programa u kulturi. Prijavljene programe razmatraju i vrednuju vijeća za pojedine djelatnosti u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima. Ako je program osvjetljenja đakovačke katedrale prijavljen na natječaj bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Izvolite očitovanje. Hvala predsjedniče.

Neće vam to ići, trebali ste doći prije proračuna, dogovorit neke stvari, poslušat Slavonce, poslušat one koji odlaze. Ovaj proračun nikako nije razvojni, nije usmjeren za zadržavanje mladih u Slavoniji. Siguran sam u to da jedino rješenje bi bio potpuno novi proračun, siguran sam u to da bi jedino rješenje bila potpuno nova Vlada. Vi ste imali samo jedan jedini amandman u vašem ministarstvu. Mogli ste pomoći, imali ste dovoljno vremena doći u Đakovo i vidjeti što se tamo događa. Mogli ste vidjeti da je izgrađen novi trg gdje se prethodna gradska vlast bezočno zadužila i vjerojatno stavila hrpu novaca u svoje džepove. Mogli ste barem malo poslati sliku da vam je stalo do srca Slavonije, a ne imati isključivo izgovore zašto nešto niste mogli napraviti jer nije bio natječaj. Tražim glasanje. Pristupimo glasovanju o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova. Idemo dalje. Sa nama je državni tajnik poštovani Tugomir Majdak. Amandman broj 14. zastupnici Domagoj Hajduković i Damir Tomić. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. U okviru Plana proračuna Ministarstva poljoprivrede redovno se osiguravaju sredstva na proračunskoj poziciji Državna ergela Đakovo i Lipik u cilju opremanja centra i nabave mehanizacije potrebne za rad ergele Ministarstvo poljoprivrede je na izvorni plan proračuna za 2017. godinu izmjenama i dopunama proračuna osiguralo dodatnih 2 milijuna kuna. Podsjetit ću ovaj cijenjeni Dom i sve naše sugrađane, sve naše državljane, sve naše Hrvate, Hrvatice i građane kako često volimo reći. Državnoj ergeli Đakovo ukinula samostalnost, prebacila je sjedište u Lipik. Nepravda koja je učinjena Slavoniji tada ispravljena je u mandatu 2011./2015. I vi ste gospodine oko 800 tisuća kuna manje dali i u prethodnoj Vladi HDZ-a i u ovoj Vladi HDZ-a. Vi niste nikakve projekte tamo ni započeli. Vi ste tamo zaustavili razvoj. Tražite od nas da vam vjerujemo da imate projekt Slavonija. I tamo gdje možete malo pokazati da govorite istinu vi zavarate sve građane Slavonije. Kakvu ste vi sad poruku poslali? Vi ste poslali poruku da želimo jednaki razvoj Hrvatske. Mi želimo turizam i u Slavoniji i jedina prilika da u srcu Slavonije to doista pokažete. Ovo je državna ergela koja je tamo ponos svih Slavonaca, da date tih 800 tisuća kuna naprosto da izjednačite sa onim što su dobili ljudi 2015. Glasajmo o amandmanu za koji Vlada nije dala potporu.

Idemo na amandman broj 15. zastupnika Tomislava Panenića. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je istovjetno kao kod prethodnog amandmana uz dodatak da je Ministarstvo poljoprivrede na proračunskoj poziciji administracija i upravljanje osiguralo iznos od 31,692 tisuće kuna temeljem realnih procjena projekcija za 2018. godinu vodeći računa o uputama Ministarstva financija za racionalno upravljanje i planiranje materijalnih rashoda. Očitovanje molim vas. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, sam program kojega je novo čelništvo Državne ergele Đakovo i Lipika usvojilo. Ono zapravo je definirao što oni žele ostvariti. Znači ljude koje ste postavili oni su definirali plan. Ono što je ključno u tome da su rekli žele unaprijediti uzgojeni selekcijski program, žele cjelovitu proizvodnju stočne hrane iz vlastitih izvora, te uvođenje šire lepeze turističkih usluga. Ključni problem su naveli, znači nedostatak vlastite hrane za 150 konja, gdje financijska sredstva troše na kupnju, a imaju mogućnost da proizvode na 320 hektara. Ako ne osiguraju se dostatna sredstva onda definitivno da oni neće moći ostvariti svoj plan. Kako ćete ocjenjivati upravo ljude koje sami postavite tamo. S druge strane, cijela politika evo i Zakona o poljoprivrednom zemljištu zasniva se na tome da oni koji imaju stoku da im se osigura dostatnost zemlje da obradom te zemlje mogu stvoriti hranu upravo za stočni fond s kojim raspolažu. Znači imamo dvije suprotstavljene logike u samom ministarstvu. Znači ako ovdje smatrate da sredstva ne trebaju biti dostatna da bi se moglo ostvarit proizvodnja njihova vlastita, onda ne vidim na koji način ćete komunicirati da netko drugi bi trebao proizvoditi sam i ostvarivati iste takve proizvode iz svoje proizvodnje. Smatramo da je nužno i potrebno da se osiguraju dostatna sredstva da se stabilizira poslovanje ergele i da bude svima nama na ponos. Tražimo glasanje o ovome amandmanu. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Prije prelaska na 16. amandman samo informacija da ćemo raditi sada do dva sata 14 sati i 15 minuta pa ćemo onda napraviti stanku do 15,00 sati tako da ćete to, to će vam biti vrijeme onda za ručak. Znači radimo do 14,15 a nastavljamo onda nakon 45 minutne stanke u 15,00 sati. Idemo sada na amandman broj 16 zastupnice Ines Strenja-Linić. Amandman se ne prihvaća. Amandman kojim se traži dodatnih 800 000 za prvu fazu izgradnje tržnice Delnice se odbijaju iz razloga što je u tijeku dubinska analiza poslovanja svih veletržnica u RH u kojima RH ima udjele te će se konačnim ispitivanjem rezultata analize odlučiti u kojem smjeru će se organizirati financiranje daljnji rad isti. Dodatno, Ministarstvo poljoprivrede sredstva za rashode zaposlene na aktivnosti administracije i upravljanje planiralo u skladu sa realnim projekcijama, trenutnim zaposlenih službenika i namještenika te prema planu prijema u državnu službu za 2018. godinu. Poštovana zastupnice izvolite, očitovanje. Dakle, u Hrvatskoj tako bogatog kraja koji tako siromašno živi i svjesni smo zapravo sve ono što se dešava i bijele kuge i ljudi koji izuzetno teško žive Gorskom kotaru na što se upozorava već više desetljeća, ne samo ovo što se sad dešava u Slavoniji. Grad Delnice nemaju tržnice, tamo se da bi se bio tržni dan zatvaraju dvije ulice i četvrtkom se tamo prodaje sve ono što je tim ljudima potrebno, sve ostale dane se kupuje u Lidlu, Konzumu itd. Dakle, htjela sam da sa ovih 80 000 kuna za prvu fazu tržnice u Delnicama pokažemo mali korak jer oni nemaju vremena čekati sva vaša ispitivanja za koje ste imali svo ovo vrijeme zadnjih desetljeća vremena, nemaju vremena čekati da osigurate sredstva za prvu fazu tržnice u Delnicama i da pokažemo da želimo poboljšati kvalitetu života jer ih na mnogo način zakidamo mi kao RH. Dakle, Gorski kotar, Delnice i svi ti gradovi zaslužuju posebnu pažnju i svi ovi amandmani danas koji su usmjereni tom kraju, molim vas da ih podržite. Molim glasanje o ovom amandmanu. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova, pa idemo na amandman broj 17 zastupnika Tomislava Panenića. Ministarstvo poljoprivrede je u okviru plana proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu osigurala sredstva te aktivirala novu proračunsku poziciju vezano za sprečavanje i smanjenje nastanka otpada od hrane i doniranje hrane. Za početak su planirana sredstva za izradu studija vezano uz rok trajanja hrane, ministarstvo će u skladu s daljnjim planiranim aktivnostima osigurati dodatna sredstva u okviru dodijeljenih limita tijekom godine za uspostavu sustava doniranja hrane. Nadalje, Ministarstvo poljoprivrede uskoro upućuje u proceduru e-savjetovanja nacrt Zakona o poljoprivredi u kojem su u djelu doniranje hrane predložene izmjene kojima se proširuje krug potencijalnih krajnjih primatelja te kojima se bolje uređuje područja doniranja hrane. Ministarstvo poljoprivrede sredstva za rashode zaposlenih na aktivnostima administracije i upravljanje planirano u skladu sa realnim projekcijama trenutno zaposlenih službenika, namještenika te prema planu prijema u državnu službu za 2018. godinu. Hvala lijepo. Državni tajniče, upravo tema koju smo ovim otvorili sigurno ne zaslužuje samo 100 000 kuna bez obzira i studija koja bi se trebala napraviti nakon ovih godina u kojima se puno razgovaralo oko problematike hrane koja se baca, koja bi mogla biti na korist brojnim prvenstveno socijalnim, humanitarnim organizacijama na ovaj način čekat će studiju. Ono što mene je više zapravo zasmetalo je upravo ta projekcija gdje pokazuje da u slijedećim godinama ostaje po 100 000 kuna. Da li ćemo mi stvarno sa 100 000 kuna promijeniti nešto u sustavu doniranja hrane, mislim da bismo tu morali biti makar u našoj viziji, u budućem vremenu jasniji i pokazati smjer da ćemo to podržavati. Samo bi rekao da npr. uzeli ste za poljoprivrednu komoru, tamo ste sadašnju dotaciju koja je bila na razini 2 milijuna kuna ste spustili na 300 000 kuna i na 0 u projekcijama a zakon ni taj nije donesen pa se ja pitam koji je razlog zašto to već predviđate da će članarina biti uvedena za poljoprivredna gospodarstva i planirate u budućem vremenu, a ovdje planirate da će biti doniranja hrane, da ćete angažirati sredstva, da ćete imati novi zakon, a nažalost ne ulažete u to ništa.

Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova pa idemo na amandman broj 18 istog zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Proračunskom pozicijom organizacije manifestacija osiguravaju se sredstva za organizaciju manifestacije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sukladno budućim prijavama na javni poziv za potpore organizatorima manifestacija koje će se provesti u narednoj godini, Ministarstvo poljoprivrede će osigurati sredstva u okviru dodijeljenih limita za plan proračuna 2018. godine kao što je osiguralo i u tekućoj 2017. godini.

Hvala, evo još jednom da izrazimo svoje nezadovoljstvo. Upravo ova stavka svih prethodnih godina i u prethodnim Vladam, služila je da se brojni organizatori malih, lokalnih događanja, manifestacija mogu prijaviti. Sredstva su uvijek bila skromna, po par tisuća kuna se dobivalo međutim jako su puno značila. Koliko ima samo tih koji su dobivali ta sredstva i koji su uspjeli organizirati uz neka lokalna sredstva, uz sredstva Ministarstva poljoprivrede. Imali smo iznose 2,3 milijuna kuna godišnje. Ove godine rebalansom ste povećali na 5 milijuna kuna. I ja pozdravljam to. Naravno da je to povećanje veće nego što je do sada bilo i vjerojatno će se javiti brojni i prijaviti jedino evo, malo je na kraju godine pa možda će oko toga problema. Za slijedeću godinu opet drastično smanjujete. Ono što ne samo da smanjujete, ja bi upozorio ovdje i na formu smanjenja. Događa se da na javnom pozivu koji ćete objaviti bit će dostupno samo milijun i 200 000 kuna, znači neće biti ni 2,5 milijuna, neće biti ni 3,5 milijuna niti 5 kao što je sada nego ste to uspjeli izprebacivati da ste 300 000 kuna stavili na usluge kojih do sad nije bilo, da ste 500 000 kuna stavili na pomoć unutar općeg proračuna što dosad nije bilo, znači ta sredstva nisu na raspolaganju prijaviteljima, onda ste prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna stavili 300 000 kuna. Sve to što govori? Smanjujete mogućnost prijave. Da li smatrate da će milijun i 200 tisuća kuna biti dovoljno za one koji se žele prijaviti? Sigurno neće biti. Znači imate, ove godine prikazujete 5 milijuna kuna, s time ćete se hvaliti i mahati a na godinu čeka nas milijun i 200. Neproporcionalno. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća. U vezi s centrima kompetencije i u okviru operativnog programa konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. godine uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj provodi se natječaj za, podrška razvoju centara kompetencije. Prema informacijama koje su dostupne Ministarstvu poljoprivrede, trenutno je otvoren, ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za one projekte koji su prošli fazu pred odabira i među njima je i projekt Centra kompetencije za agrume u dolini Neretve nositelja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Amandman se odbija sukladno pravilima izbjegavanja dvostrukog financiranja. Izvolite kolega Petrov. Meni je jako žao što nismo svi jednaki, dakle ja podržavam odluku da Virovitica dobije ovakav centar kompetencija i financiranje za razvoj i za poljoprivredu ali jednostavno po meni nije korektno iako ministar Tolušić potječe iz toga kraja nije korektno da dobije samo Virovitica, ne dobiju i drugi krajevi, ne dobije i dolina Neretve. Dakle centar za agrume je možda jedna najvažnija stvar u dolini Neretve, budući da nekoliko stotina obitelji živi od proizvodnje mandarina uz druge sorte agruma. Vi u ovom trenutku odbijate, s time da ipak pravite nejednakost. Odobravate direktno Virovitici a znam da su i drugi krajevi Hrvatske zatražili isto, nikom drugom niste dali, dali ste samo Virovitici. Ne želim vjerovati da je to iz razloga što opet ću ponoviti što ministar Tolušić dolazi iz toga kraja. I ostali isto tako trebaju živjeti. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća iz istog razloga. Dakle amandman se odbija sukladno pravilima izbjegavanja dvostrukog financiranja. Dodatno Ministarstvo poljoprivrede je za sredstva za rashode zaposlene aktivnost administraciju i upravljanje planirano u skladu sa realnim projekcijama trenutno zaposlenih službenika i namještenika te prema planu prijema u državnu službu do 2018. godine. Očitovanje izvolite. Državni tajniče, ajmo se vratiti na temu. Tema je zapravo da je ministar poljoprivrede direktno dodijelio sredstva jedinom centru koji se nalazi, zapravo jednom jedinom centru u Hrvatskoj i upravo na području svoje županije. Ne znam da li ministar smatra da mi optužujemo možda županiju njegovu kao takvu što su nešto dobili. Ne, mi samo tražimo da budete transparentni, 10 milijuna kuna, znači 5 milijuna kuna ste dodijelili samo jednom jedinom centru. Svi ostali. Da li bilo koji centar u bilo kojoj drugoj županiji može se prijaviti ili je ovaj toliko napredan, toliko dobar da je samo za njega osigurana sredstva? Pa dajte makar još jedan da ima priliku se javiti na stvarnom javnom pozivu da bi nakon toga mogli braniti upravo tu poziciju ministra. Što ćete reći u Osječko-baranjskoj županiji? Da li ste osigurali za njihov centar? Kada dođete u Vukovar, da li ćete reći da ste u mojoj županiji osigurali za neki centar ili ćemo jednostavno ovdje opet slušati ono što smo i sada razgovarali okrećete tezu. To s čega je uzeto sa administracije i upravljanja, limiti, Ministarstvo financija, vama je isto jasno, uvijek možete na to se izvlačiti. Međutim, nismo dobili ovdje odgovor na koji način Ministarstvo poljoprivrede dodjeljuje sredstva, da li dodjeljuje samo svojima, da li dodjeljuje samo Virovitičko-podravskoj županiji ili je jasno, transparentno. Mene će čuditi svi ovi ovdje zastupnici oni će odbiti ovaj amandman i s time ćete zapravo potvrditi da želite da samo jedna županija dobije. Svaka čast onima koji dolaze s područja te županije, oni i trebaju glasati, bore se za sebe. Molim glasanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Poštovani predsjedniče Sabora tražim stanku u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista radi nepoštivanja saborskih zastupnika. Hvala lijepa.

Ajmo još jednom ponoviti. Znači ako postavljamo pitanje sa našim amandmanima želimo dobiti odgovor ne da nam traže izgovor u nečemu desetom. Kolega Panenić, ovo je vaša interpretacija. Dakle ovo ja ne mogu prihvatiti zato što predstavnik Vlade odgovara na način na koji smatra da je potrebno odgovoriti.

Ja vas molim, ne mogu dopuštati stanke, mi ovdje glasujemo o proračunu, svakih 15 minuta iz razloga koje ste naveli.

Kolega Šimić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijedili ste članak 248. i članak 249. Poslovnika koji jasno utvrđuje kako se stanka traži i kada će predsjednik Sabora odnosno predsjedavajući tu stanku i odobriti. Kolega Šimić ovako dakle činjenica je da Poslovnik kaže da će predsjedavajući odobriti stranku, ne kaže kada. Praksa je različita uglavnom sam stanku odobravao ja i predsjedavajući vrlo brzo nakon što je ta stanka zatražena. Ovaj Poslovnik nažalost nije precizirao ovu situaciju. Ovo što vas sada molim, a to sam činio i prije jer nemam drugog mehanizma u ovome trenutku ja ne želim sada ponovo ovdje raditi scene niti mislim da su potrebne. Stanka koju je zatražio kolega Panenić je jedno njegovo objašnjenje nezadovoljstva odgovorima predstavnika Vlade i ona nije razlog zašto bi mi sada prekidali saborsku sjednicu.

Izvolite kolega Aleksić. Budući da je već tražena stanka, tražim i ja stanku u ime kluba Živog zida i SNAGA-e da bi progovorio o bankarskom poslovanju u RH, a vezano za zakon koji treba biti donesen. Mi nijednu raspravu onda ne možemo voditi jer svakih pet minuta netko može zatražiti stanku. Ja vas sada molim ovu ću odobriti, ali onda ćemo nastaviti raditi i davat ću stanke samo u nekim iznimnim situacijama kada se je nešto dogodilo što zaslužuje taj tren da se reagira. Ovako sada svakih pet minuta nema nikakvog smisla. Dakle ovako sada ćemo napraviti stanku od 45 minuta umjesto one koju smo najavili pa ćemo nakon toga nastaviti raditi.